Šestým bodem, o tom se málo hovoří, neslyším žádné vyjádření vlády, co teplárny.

Ale ty 4 miliony lidí se také obávají o to, aby ta zima, která vlastně je těsně za dveřmi, aby tam někde měli dostatek tepla pro svoje děti nebo pro svoje rodiče.

A jenom na závěr bych chtěla moc poprosit předsedu vlády, pana premiéra Fialu, aby už neříkal, a teď cituji ze včerejšího rozhovoru Českého rozhlasu, že nikdo nebude platit násobky toho, co platil doposud. Pane premiére, i přes zastropování přece všichni víme, že budeme platit násobky toho, co jsme platili doposud. Děkuji za pozornost. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, vážení členové vlády, já se přiznám, že budu hovořit úplně jinak než ostatní. Tak já jsem si dovolil se na tu problematiku energie a současné krize podívat prizmatem teorie systému.

Obdobně jako ostatní společenské systémy je ekonomika také otevřeným systémem, které nemohou být odděleny od proudu vnější energie a hmoty, které nepřetržitě proměňují.

Až někdy bude víc času, tak vám to řeknu.

Na druhé straně díky efektivní schopnosti přeměny vnější energie, a to je teď důležité a zajímavé, vykazuje ekonomika jako disipativní struktura nemalou soudržnost neboli integrační schopnosti. Je tedy schopna homeostázy, čili udržení základních parametrů vnitřního a vnějšího prostředí dlouhodobě na konstantní úrovni. Ekonomika je tedy schopna spontánní samoregulace a samoorganizace díky příjmu zevní energie.

V silně nerovnovážných stavech ovšem určité fluktuace jsou místo potlačení zesíleny, což vidíme v dnešní době, kde se vlastně vynořilo mnoho fluktuací, které se nějakým způsobem sumují a mohou zachvátit celý systém a přinutit ho ke zcela novému chování. Za této situace se ekonomika začne chovat chaoticky, čili nebude docházet k žádným pravidelným cyklům. Vlivem malé nebo větší náhodné poruchy, v tomto případě bychom mohli říct, že to může být válečný konflikt na Ukrajině, se ekonomika může stát nestabilní a přeskočí do kvalitativně nového stavu. Z hlediska teorie chaosu je ekonomika společenský systém operující v podmínkách s omezeným počtem zdrojů.

Živá společenství neustále zavádějí nové způsoby využívání zdrojů, objevují nové zdroje či nové způsoby reprodukce a rozvoje.

Jednotlivec, nová myšlenka či nové chování mohou změnit celkový stav. A já bych jen shrnul, co z toho vyvodit.

Pozitivní je, pokud je tato skutečnost pravdou, tak by měla podnítit všechny aktivní a kompetentní prvky systému, a to včetně každého z nás, ke zvýšenému úsilí, jakým způsobem tento možný budoucí chaos řešit. Důvodem je to, že i malý přínos může mít dalekosáhlé důsledky pro další vývoj nového uspořádání systému.

Děkuji za pozornost. Děkuji a vidím zde jednu faktickou od pana poslance Milana Brázdila. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Říká tady pan zpravodaj. Kde mě našli. Máte pravdu, pane kolego, ano, jsem lékař z letecké záchranky, a na ten svět se dívám ale přesto s nohama na zemi.